Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky. Jenom připomínám, že jsme v rozpravě.

I proto se do budoucna vedle budování infrastruktury musíme podstatně více než doposud zaměřit právě na lidi ve vědě, a to ve spolupráci s Ministerstvem školství i jednotlivými výzkumnými organizacemi. Jak jsem říkala, jednou z mých priorit jsou lidé ve vědě a tou druhou prioritou je podpora excelence. Chci rozvíjet některé nástroje, které již máme, nebo i zavádět nové.

Jak jsem říkala, věda, výzkum, inovace mají zásadní vliv na hospodářský růst, budování ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou i na řešení veřejných politik, avšak pouze za předpokladu fungujícího transferu, to je zhodnocování a využívání výsledků vědy, a proto je i transfer jednou z mých priorit. Chci podpořit řešení otázek transferu i v novém zákoně, který připravujeme v současné době, ale i posílit hodnocení transferu a aplikovaných výsledků vědy v modulu 1 metodiky hodnocení.

Vím, že forem transferu může být celá řada a některé docela dobře fungují.

A je to opravdu škoda, že v této oblasti nejsme aktivnější. V tuto chvíli vyhodnocujeme i další nástroje, které se využívají v Evropě.

Ale určitě najdeme i další nástroje. A já bych chtěla slíbit, protože to je jedna z cest využití potenciálu naší kvalitní vědy, že chci tuto oblast výrazně rozvíjet.

My bychom měli přijímat rozhodnutí založená na informacích, na datech. A zase.